Nyní se vypořádáme s dvěma návrhy paní poslankyně Černochové, to je zařazení nového bodu, který zní: zpřísnění podmínek pro kontrolu nabývání a držení zbraní a střeliva. První prosba je zařazení tohoto bodu na zítra 9. 12. po třetím čtení rozpočtu, to jest po bodu 146.

Ale vy o tom jednat prostě nechcete. Nekřičte na mě. Nekřičte na mě.

Až bude pozdě, až řeknete, že už je pozdě, že to už Brusel projednal, tak si vzpomeňte, kdo měl tolik času. Navíc zítra po bodu 146 není žádný program pevně zařazený. Vy se toho bojíte.

Tak a tímto jsme se vypořádali se všemi změnami programu schůze a budeme pokračovat dle schváleného programu.